Děkuji za slovo.

Ale aby to mělo smysl, aby opozice měla prostor pro interpelace, tak to nemůže být tak, že interpelace skončí, protože je nepřítomen ministr, což je tento případ. Já mám dvě interpelace.

Pan ministr Ťok s tím souhlasil.

Tudíž jsou vystaveny všechny na internetu.

To já si myslím, že by se mělo dodělat, český překlad, ne pro poslance, nebo ne jenom pro poslance, ale zejména pro ty, kteří studují sněmovní tisky, a zajímá je například problematika výstavby dopravních komunikací.

Tak to je spíš jenom poznámka. A teď: máme dvě možnosti.

A ta odpověď ukazuje, že Ministerstvo dopravy nevyužívá možností, které má i v těch složitých evropských předpisech, a že tím vlastně připravuje tyto konkrétní dva volební kraje o možnost čerpat evropské peníze na akce, na které se zatím nečerpají.

Minulá vláda prosadila v Poslanecké sněmovně nový zákon o EIA teď nechci úplně hodnotit ten proces, a jak to bylo špatně , který zapříčinil, že stovky staveb získaly zpoždění díku tomu, že se musí opakovat řízení EIA.

Bohužel se tak nestalo. Vláda vydala nařízení, které mělo devět staveb, s odůvodněním, že se bojí toho, aby ta desátá stavba případně neohrozila těch devět staveb. I tomuto opatření nebo tomu názoru rozumím a požádal jsem ministra dopravy a ministra životního prostředí, aby vláda přijala druhé nařízení vlády, protože to může, ten zákon to umožňuje, který by obsahoval pouze jednu stavbu. Takže v případě, že by se ukázalo, že by byl problém v Bruselu, tak by bylo ohroženo druhé nařízení vlády a jedna jediná stavba a těch devět to nemělo.

A v České republice je městský uzel Praha nebo městský uzel Ostrava.

Z mně neznámých důvodů Ministerstvo dopravy zatím neřešilo ani městský uzel Ostrava, ale ani městský uzel Praha. Znamená to, že vlastně všechny komunikace, které by mohly navazovat na Pražský okruh, by mohly být za jistých okolností spolufinancovány z evropských peněz, což by byla úleva pro české daňové poplatníky, rozpočet SFDI či státní rozpočet.

To je pravda. Taky netvrdím, že to tak je.